Proti?

Hlasování končím s tím, že tento návrh byl zamítnut, tudíž budeme pokračovat v jeho projednávání dál.

A z tohoto důvodu a není tady ani pan ministr financí, který měl předkládat dnes Poslanecké sněmovně body, kvůli němu tady půl hodiny ztrácíme čas a dohadujeme se o tom, jestli bude, nebo nebude žádám o přestávku poslaneckého klubu do 19 hodin.